Posun vpřed bude každopádně jakákoliv z těchto variant, nicméně mi dovolte zdůvodnit, proč budu posléze u procedury prosazovat předřazení návrhu F2, který měl vlastně i nejširší podporu poslanců šesti stran ve Sněmovně.

A v tom zákoně to skutečně nebude nic nového, protože když se podíváme na stejný paragraf v bodě j), který řeší antény, tak je napsaný velmi podobně.

Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Černohorský. Děkuji za slovo. Určitě bych rád požádal pana ministra, aby nám tady vysvětlil, čím urychlí jaderné elektrárny, když tam budou. Ale rád bych se pozastavil ještě u jednoho pozměňovacího návrhu, který jsem podával.

Děkuji za slovo. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan místopředseda vlády, ano, prosím. Nebo závěrečné slovo? Tak já končím rozpravu, nikdo se nepřihlásil, a zájem o závěrečné slovo má pan ministr. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za všechny připomínky.